Za to netřeba se omlouvat, pane předsedající, první budou posledními, jak známo. Dámy a pánové, prosím, abyste se zamysleli nad návrhem pana kolegy Laudáta.

Výbory budou jednat ve středu a ve čtvrtek. A nám se ta situace na Ministerstvu dopravy zdá více než naléhavá. Sněmovna vedle své legislativní funkce má také nezastupitelnou úlohu kontrolní.

Já nechci opakovat všechny ty argumenty, které tady říkal pan kolega Laudát, ale podle našeho názoru Sněmovna jako instituce s kontrolní pravomocí vůči vládě nemůže rezignovat na současnou zoufalou situaci na Ministerstvu dopravy. Máte samozřejmě právo zařazení toho bodu odmítnout Prosím vás, paní kolegyně, páni kolegové, pokud se nechcete věnovat změnám v pořadu schůze, přeneste své diskuse mimo jednací sál! Protože budeme rozhodovat o dalším pořadu schůze a víte, že už teď je v tom poměrně složitá situace, abych se vyjádřil diplomaticky, a je potřeba se tomu věnovat. Prosím pokračujte. Děkuji vám, pane předsedající.

Znovu bych zopakoval své přesvědčení, že Sněmovna nemůže rezignovat na svoji kontrolní úlohu a na svoji odpovědnost nepřehlížet někde totální zmatek a neschopnost řídit a organizovat resort, kterým protékají desítky miliard. Pokud odmítnete, což je vaše právo samozřejmě, je fér, abych upozornil, že v takovém případě poslanci TOP 09, kteří disponují zákonnou pětinou poslanců Poslanecké sněmovny, která něco takového může navrhnout, navrhnou na příští schůzi zařadit jednání o zřízení parlamentní vyšetřovací komise nad prací ministra Prachaře ve veřejném zájmu. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem vyslyšel apel kolegy Kalouska, abychom se hluboce zamysleli nad zařazením tohoto bodu.

Děkuji panu předsedovi Fialovi. Závidím vám rychlost vašeho přemýšlení, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Faltýnku. A samozřejmě respektuji. Avizuji na příští schůzi Poslanecké sněmovny návrh na zřízení parlamentní vyšetřovací komise činnosti ministra dopravy Prachaře ve veřejném zájmu. Děkuji. Pan předseda Fiala, poslední řádně přihlášený ke změnám v pořadu schůze. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já chci jen také krátce říct, že jsem překvapen tou velkou změnou ze strany ČSSD v dnešním programu jednání. Ono se nekonalo totiž ani grémium. My jsme si to taky nestačili poznamenat. Za druhé bych chtěl říct, že můžu jakkoli pochopit, že sociální demokracie chce udělat změny. Na druhé straně je potřeba to doplnit nějakým organizačním opatřením tak, aby se to dostalo ke všem poslaneckým klubům v Poslanecké sněmovně, pokud nebude grémium. Prosím, příště na to myslete. Děkuji panu předsedovi Fialovi a to byly všechny návrhy, které padly v rozpravě ke změnám návrhu pořadu schůze. Máme tady před sebou návrh, který přednesl pan předseda Sklenák. Pan kolega Stanjura se ještě hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Takže ten bychom hlasovali samostatně jako první. Rozumím tomu, pane předsedo? Jednotlivé body, nikoliv jednotlivé bloky?

I když kolega Laudát, podotýkám, stáhl svůj termín úterý 14 hodin a podřídil se návrhu pana kolegy Stanjury. Druhé čtení první body jednotlivě. Ano, pan předseda Sklenák ještě k tomu poznámku. Já si dovolím vznést protinávrh k návrhu pana kolegy Stanjury, abychom hlasovali po jednotlivých bodech, s výjimkou toho seřazení třetích čtení, protože tam jde skutečně jen o to, v jakém pořadí budeme projednávat body, které zítra budou na programu, tak abychom ta třetí čtení, pořadí třetích čtení, hlasovali v jednom hlasování. Protože jde o návrh pana poslance Stanjury, tak prosím jeho vyjádření.

Ještě pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.